Vůbec nenamítám nic proti tomu, abychom se tím zabývali detailně, protože samozřejmě při tom jednání můžeme dopilovat případné věci, i když to nedoporučuji, abychom spíše nezkomplikovali legislativní proces, a proto navrhuji, aby lhůta k projednání byla zkrácena na sedm dnů, a žádám kolegy, aby svým způsobem neblokovali zkrácení lhůty k projednání.

To by nám komplikovalo jednání se Senátem. Takže to je asi ode mě prosba jako jednoho z předkladatelů. Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik, po něm pan předseda Kalousek. Nic z toho, z čeho nás tady pan kolega Bendl, byť třeba jenom v přeneseném slova smyslu, obviňoval, tam není.

My se nezabýváme nějakými v těchto případech politikářskými důvody, ale prostě věcně to bylo potřeba udělat, a tak jsme byli první, kdo u toho byli. Chce se mi říci, všimli jsme si toho dřív, tak tady jsme.

Nejde mi o žádné politické zisky. Co se týká oněch lhůt k projednávání.

To je první věc. A druhá věc... Chtěl bych poprosit všechny, kdo mají zájem, skutečný zájem, věcný zájem na projednávání této novely, aby se zdrželi, a to je prosba, velmi zdvořilá prosba, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších návrhů, aby se zdrželi jakéhokoliv dalšího pozměňování, protože je řada věcí, které nejsou tak, aby se úplně všem mohly líbit, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších zásahů ať už do energetického zákona, nebo zákona o podporovaných zdrojích, protože v tom případě by se také mohlo stát, že já jako předkladatel, pokud by základní materie nebo základní úmysl doznal podstatných změn při projednávání, že bych já jako předkladatel nedoporučil hlasovat pro ten zákon ve třetím čtení.

Váš návrh registruji. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Projednáváme tady novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Má svoje pravidla. Ten zákon říká, že ti, kteří vyrábí elektrickou energii a mají ve svém předmětu činnosti zemědělskou činnost, nemusí prokazovat vlastníky a mají právo na podporu. To, věřte mi, v oblasti zemědělství pro farmáře není žádný problém zveřejnit, kdo je vlastník jejich farmy.

Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu předsedovi Kováčikovi. Kdyby pan poslanec Bendl skutečně potvrdil to, co tady zaznělo, že slíbil těch 20 dnů, tak bych tomu sice nerozuměl, ale držel bych basu. Nic takového potvrzeno nebylo a my tady k tomu nevidíme jediný důvod. V minulém bodu jsme nevetovali 8 dní, byť to také není typické, ale pohled plaché laně pana poslance Babiše v okamžiku, kdy tady alespoň nebyl pan ministr Babiš, nás prostě přesvědčil, že jsme těch osm dní připustili. V tuto chvíli nemáme žádný důvod.

Paní a pánové, já jen beru zpět návrh na sedm dní, protože nemám zájem obtěžovat výbory jindy, než zasedají. Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik. Prosím. Protože jsme tady slyšeli veto na cokoliv pod 30 dnů a protože se domnívám, že výbory tak, jak alespoň hodlají zasedat, nenarušíli to zasedání výborů mimořádná schůze Poslanecké sněmovny příliš, tak si dovoluji v této chvíli svůj návrh upravit na zkrácení na 30 dnů. Děkuji.

Pan zpravodaj. Prosím. Konstatuji, že nebyl načten návrh na zamítnutí, takže můžeme hlasovat o lhůtách a o propuštění do výborů. Není tomu tak. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Já se chci zeptat, zda někdo má jiný návrh. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat, a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak je předložen. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 99 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, takže se táži, zda má někdo další návrh na přikázání do výborů. Není tomu tak. V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 1.